Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl především svým vystoupením zareagovat na kolegu Kolovratníka, který trochu mystifikoval tuto Sněmovnu, když tvrdil, že tento návrh má podporu Rekonstrukce státu. Já jsem si schválně dohledal, jak to je, a je namístě to asi uvést na pravou míru, protože, za prvé, Rekonstrukce státu se nevyjadřovala k tomu zákonu jako takovému, vyjadřovala se pouze k oblasti korupčních rizik v rámci toho zákona, to znamená, neposuzovala celý dopad tohoto návrhu na stavební právo v České republice, na rychlost výstavby a nic takového, pouze se zabývala otázkou korupčních rizik. A já si dovolím přečíst tady tiskovou zprávu Rekonstrukce státu, ještě doplnit nějakým komentářem, aby bylo evidentní, že pan Kolovratník dost silně mystifikuje. Rekonstrukce státu upozorňuje na korupční rizika ve vládním návrhu stavebního zákona a vyzývá politiky k řešení: Připravovaný stavební zákon má za cíl zjednodušit povolování staveb v Česku a zrychlit stavební řízení. Jde o jediný zásadní pokus současné vlády o větší reformu této části státní správy, která je široce vnímána jako neefektivní a trpící řadou vážných problémů, včetně systémové podjatosti. Nový stavební zákon může řadu problémů vyřešit, nicméně podle Rekonstrukce státu obsahuje aktuální návrh také některá významná rizika. Zejména jde o možnost ovlivňování odborných stanovisek zájmy nadřízených odborných pracovníků nebo účelové přidělování spisů. Garanti rekonstrukce státu proto vyzývají k úpravám návrhu zákona, které tato rizika odstraní. Stavební zákon je jeden z klíčových zákonů, který má vliv na praktické fungování obcí i na život občanů, kteří se rozhodnou stavět či jsou stavbami dotčeni. Sněmovna by o podobě stavebního zákona měla znovu jednat příští týden, přičemž klíčový komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru, který s podporou vlády nahradil vládní návrh, směřuje k centralizaci stavebního řízení do jednotné soustavy nových státních stavebních úřadů. Tento návrh by řešil problém systémové podjatosti, na který upozorňují i soudy, tedy to, že politici mají přímý vliv na úředníky stavebních úřadů a mohou tak zásadně ovlivňovat jejich rozhodování. Rekonstrukce státu nicméně upozorňuje, že navržené řešení tohoto problému s sebou nese jiná významná rizika, vůči kterým nejsou nastaveny potřebné pojistky. Přijetí zákona ve znění navrženém vládou i komplexním pozměňovacím návrhem by tak vedle slibovaných benefitů dávalo prostor také pro klientelismus a korupci v rámci centralizovaných úřadů. Je třeba posílit důraz na odbornost a transparentnost rozhodování. Úředníci stavebního úřadu jsou při zpracovávání odborných stanovisek vázáni i pokyny nadřízených, kteří jsou z jiného oboru státní služby. Hrozí tak zákonem akceptované ovlivnění odborného stanoviska zájmy, které prosazuje nadřízený úředníků. Zákon také umožňuje libovolné přidělování spisů. Díky tomu by bylo možné ovlivnit rozhodnutí účelovým výběrem úředníka, opisuje konkrétní rizika Josef Karlický, vedoucí Rekonstrukce státu. Podle garantů Rekonstrukce státu je nutné rizika řešit. Za potřebné považujeme zakotvení odborné odpovědnosti úředníků a transparentnosti jejich rozhodování.